Děkuju za slovo, vážený pane předsedo. Milé kolegyně, vážení kolegové, poslouchal jsem návrhy na změnu programu schůze a pro případ, že by prošel návrh na zařazení vládního návrhu zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, který podával pan předseda poslaneckého klubu hnutí ANO, tak chci navrhnout protože je v příslušném podvýboru a zároveň v ústavněprávním výboru nepsaná dohoda v tom smyslu, že když se dostane vládní návrh zákona o znalcích do dalšího čtení, tak se bude souběžně projednávat i moje novela pod číslem bodu 116, což je můj návrh novely o znalcích, který už leží více než rok v Poslanecké sněmovně.

Doplňuji, že takto byl tento můj bod zařazen už dvakrát na této, ale i minulé schůzi Poslanecké sněmovny. Prosím, paní poslankyně Pekarová Adamová.

Myslím si, že tady tuto oblast bychom měli také ještě se snažit vyřešit v tomto volebním období, protože částečných úvazků je v České republice nedostatek a přitom o něj zejména rodiče malých dětí, ale třeba i lidé, kteří pečují o stárnoucí rodiče, mají velký zájem.

Už jsem vás o toto žádala několikrát, takže zkusím ještě jednou. Jedná se o zvýšení, resp. učinění peněžité pomoci v mateřství spravedlivější. Myslím si, že kdy jindy, když ne teď, bychom jej měli projednat. Proto prosím o předřazení, a to také na dnešek po již pevně zařazených bodech jakožto druhý bod. Takže prosím o podporu těchto bodů, které mohou podpořit rodiny s dětmi. Děkuji vám za pozornost. Prosím pana poslance Grospiče a po něm paní poslankyně Nováková.

Domnívám se, že se jedná o vysoce závažnou tematiku, která dosud nebyla prodiskutována ani na příslušném podvýboru ústavního výboru, a ani tento podvýbor nedospěl jednoznačně k tomu, že by se mělo přistoupit k tak rozsáhlé a zásadní novelizaci Ústavy České republiky. Proto navrhuji, aby tento tisk byl vyřazen z programu této schůze Poslanecké sněmovny. Prosím paní poslankyni Novákovou a po ní pan poslanec Ondráček. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, už si připadám jako pan poslanec Okamura, že se stále pokouším zařadit na program schůze Sněmovny novelu školského zákona, to, co se nám nepovedlo, když jsme se snažili zdokonalit projednávanou vládní novelu. Ráda bych, abyste znovu uvážili i ve světle událostí posledních dnů, posledních týdnů, jestli je opravdu jedno, jakou kulturu předáváme na našich školách, jestli je opravdu jedno, že naši žáci nejsou vedeni k tomu, aby vedle svých práv plnili také své povinnosti. Vracím se k oné zmíněné kultuře. Naše kultura je kultura evropská.

Dámy a pánové, prosím, v Poslanecké sněmovně jsme snad schopni rozlišit náboženství, to, co se mi stále jaksi podstrkuje ze strany Ministerstva školství, že chci zavádět křesťanství jako náboženství do škol.

Ten výsledek se už ale ukazuje v řadě zejména západoevropských zemí.

Pod tuto novelu se podepsali tři ministři stávající vlády.

Opravdu budeme ještě čekat?

Prosím, zvažte to. Děkuji, pane předsedající.